Nechci komentovat, jenom tu první větu hnutí ANO a národní fronta proti Babišovi...

Tak nevím, jestli je to pravda, ale obávám se, že i to je pravda. Děkuji. Ještě ne. Další faktická poznámka pan předseda Kalousek. Prosím.

Děkuji. Další faktickou poznámku má pan místopředseda Vondráček. Děkuji za slovo. Já si vzpomínám, že pan Hamáček se vyjádřil po svých zkušenostech o tom, že když poslanec britského parlamentu řekne o druhém poslanci, že je lhář, tak je vykázán, protože použil neparlamentní jazyk. Ale abychom to dávali do usnesení, tak si myslím, že snižujete váhu této Sněmovny, děláte z toho cirkus. Já vás prostřednictvím pana předsedajícího vyzývám, pane předsedo Stanjuro, abyste to své usnesení přeformuloval. Děkuji. Budeme tedy pokračovat dál. Řádně přihlášený je pan poslanec Okamura, připraví se pan poslanec Kováčik. Vážené dámy a pánové, dovolte mi jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD navrhnout usnesení, o kterém bychom hlasovali a ve kterém naše hnutí požaduje demisi celé vlády, jelikož vláda úplně přestala pracovat a není jakákoli naděje, že pracovat začne. Není už možné toto tolerovat. Je to neúnosné, jak se chováte.